To jsou asi ty podstatné věci, co tady padly.

Takže děkuji za pochopení. Jsme v obecné rozpravě. Vaše vystoupení, pane ministře, vyvolalo tři faktické poznámky. První faktická poznámka paní poslankyně Mádlová, připraví se pan poslanec Juchelka a bude pokračovat paní poslankyně Válková. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, pane ministře, já bych ještě navázala na svoji kolegyni Pastuchovou ohledně logopedické přípravy, protože v tomto zákoně se jedná o poměrně velký zásah do zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, zákon 96 v platném znění, který vyjmenovává odbornou způsobilost řady nelékařských zdravotnických povolání, bez nichž se systém zdravotní péče neobejde. A tak, jak poukazovala kolegyně Pastuchová, by bylo potřeba opravdu se ujistit, zda se to netýká tedy i odborné způsobilosti, respektive specializované způsobilosti českých logopedů, protože tak, jak píšete, je potřeba přijmout opatření ke zlepšení situace nedostatku odborně způsobilých zdravotnických pracovníků k poskytování logopedické péče za současného nárůstu počtu osob, dětí s komunikačními obtížemi a tak dále.

A já se domnívám, že by se to mělo předložit na zdravotním výboru, protože opravdu to není žádná legrace snižovat požadavky na odbornou způsobilost zdravotnického povolání. Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Juchelka a jinak poprosím kolegyně a kolegy, zejména v pravé části sálu, aby se utišili, aby pan poslanec měl klid hovořit.

Protože ta budou navázána buď na Českou správu sociálního zabezpečení, anebo třeba na úřad práce.

Další s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Válková.

A samozřejmě je to dost důležité kdo také bude tuhle kompetenci mít? Úřady práce?

To bychom asi opravdu nechtěli.

A pak si dovolím ještě poznámku. My jsme schopni i vůči českým klientům úřadu práce kontrolovat otázku účtu těch klientů jenom do určitých limitů zákonných. Dneska nejsme schopni si napárovat úplně všechny členy domácnosti, na to tady dneska máme určité zákonné i technické limity, vedeme o tom jednání, ale tady to není tak úplně jednoduchá oblast.